Tak jak jste zmínila ve své interpelaci, nebo ve své řeči, je to problém, který se netýká jenom České republiky, týká se v podstatě celé Evropy. Velkým problémem jsou zejména mosty s předpínanou betonovou konstrukcí. My jsme měli podobný případ v Karlových Varech, kdy jsme při modernizaci nebo opravě toho jednoho z mostů v Doubí přišli na to, že ten most má tu konstrukci úplně řekl bych zdegradovanou a prokorodovanou, takže se rozhodlo, že se most musí zbourat.

Výsledek této kontroly ještě znám není. Až bude znám, tak s ním veřejnost určitě seznámíme. Jinak když jsme se o tom bavili, tak na půdě Evropské unie z hlediska financování se dneska debatuje i o tom, zdali by tyto mosty, které jsou toho typu, který byl v tom Janově, by neměly mít nějaký speciální dotační program. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Tu první jsem dostala písemně, na tu druhou jste odpověděl, ale na tu třetí nikoliv.

Samozřejmě jsem si vědoma toho, že dnešní stav je důsledkem zanedbané údržby po desetiletí.

Pan ministr je připraven odpovědět hned. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týče... Máte pravdu, ten stav je zapříčiněn tím, že se bohužel, když chyběly peníze v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tak se šetřilo bohužel na opravách. Takže nedostatečné opravy v posledních dvaceti letech tento stav mostů zapříčinily. Mosty jsou obecně projektovány na sto let a bohužel je vidět, že při nedostatečné údržbě se jejich životnost dostala někde na polovinu a to je velká škoda. My jsme začali velmi intenzivně opravovat mosty i silnice prvních tříd. Zhruba do toho dáváme 11 miliard ročně poslední čtyři roky. A je to i bohužel vidět, že tyto opravy obtěžují motoristy, ale jsem přesvědčen, že především ve světle toho, co se v tom Janově stalo, je to velmi potřeba.

Mám takový pocit, že ten vnitřní dluh na mostech je někde kolem 80 miliard. Je to velké číslo. Nedá se to spravit hned.

Je to věc, kterou se určitě budeme zabývat. Já jsem právě akademiky požádal, aby nám navrhli nějaké kroky, které by bylo potřeba udělat. Oni mi slíbili, že na příští konferenci Mosty z toho bude nějaký výsledek, se kterým bude ministerstvo, potažmo ŘSD dále pracovat.

Prosím. Děkuji, pane ministře. To zaprvé.

Takže ještě jednou, abychom si to shrnuli, bych vás poprosila o harmonogram oprav těch mostů, které jsou ve stavu 5 až 7, resp. 6, a potom, jaké finanční prostředky budou vynakládány a v jakém časovém horizontu na údržbu právě těch, které ještě v tom špatném stavu nejsou, aby se do toho stavu nedostaly. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jenom pár poznámek.

Je to určitě věc, které se musíme velmi pečlivě věnovat. Předpis říká, že každý most musí projít kontrolou, je tam vizuální kontrola, která by měla být myslím jednou za rok, pak je tam větší kontrola, která bude jednou za dva roky, na základě které se ty mosty vždycky posuzují.

A já věřím tomu, že i kraje dělají ty kontroly pravidelně.